K žádosti o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Zdeňka Ondráčka přijal výbor i usnesení číslo 69, které máte všichni před sebou, které obsahuje návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Tento návrh posléze přednesu v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost. Děkuji. Já nyní zahajuji všeobecnou rozpravu.

Požádám o vystoupení pana poslance Zdeňka Ondráčka. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, vám dvěma kolegům děkuji, že jste mi umožnili vystoupit jako prvnímu. Přemýšlel jsem, zda vůbec vystoupit a jak vystoupit.

Dovolte mi tedy v úvodu říci, že jsem velmi rád, že můžu vystoupit a říci svůj pohled na danou věc. Dovolte mi, abych vám, kteří nejste členové mandátového a imunitního výboru, přečetl alespoň část žádosti policejních orgánů služby kriminální policie a vyšetřování Obvodního ředitelství Praha II s tou žádostí. Doktor Zdeněk Ondráček, narozen, v rozhovoru pro internetový zpravodajský server eurozprávy.

Co jsem tedy přesně řekl? Dovolím si protože ne všichni jste možná citovali. Paní redaktorka mi pokládá otázku: Hodně viditelnou kampaň proti vám proti mně vede prezidentský kandidát Michal Horáček, kterého podporuje celá řada známých osobností. Sledujete, co o vás říkají?

Další otázka: Na kritiku odpovídáte například na sociálních sítích.

Odpověděl jsem: Jak jsem řekl, Horáček je mi ukradený, stejně jako řada jiných z pražské kavárny.

Mohla by to být sice trapná mediální komedie, ale těch máme v našich sdělovacích prostředcích i tak už více než dost. Je něco, co byste svým kritikům v této souvislosti vzkázal? Moje odpověď zněla: Policie zasahuje proti demonstrantům na celém světě stejně. Pokud to někdo náhodou zpochybňuje, ať si vyhledá zásahy naší policie například při zasedání Mezinárodního měnového fondu nebo aktuální zásahy španělské policie v Katalánsku. Zkuste si také odpovědět na otázku, proč je problém u Ondráčka a ne také u dalších stovek bývalých kolegů, včetně těch, kteří nám rozkazy dávali. A pokračuje rozhovor. Já bych vám chtěl, kolegové a kolegyně, říci, že každým půlrokem, to znamená dvakrát do roka, přišlo na nástupní policejní školu, která se nazývala Pohotovostní pluk Ministerstva vnitra, cca 400 nových mladých mužů ve věku 19 let.

Znáte pouze jediného a to jsem já. No, znáte ještě jednoho, ale ten tady není zrovna přítomen. Já jsem s mnoha svými kolegy hovořil, mnozí mí kolegové jsou ve vysokém policejním postavení, ať již na Policejním prezídiu, nebo jsou řediteli územních odborů Policie České republiky, a mezi námi, já jsem jim vždy slíbil, že dokud jeden z nich bude ve službě, já o naší službě mluvit nebudu. My jsme nikdy zákony České republiky neporušili, byli jsme prověřováni a tím to končí. Co následovalo?

Proč Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2?

Dovolte mi, abych v této souvislosti zmínil i trestní řád. Paragraf 18 trestního řádu se nazývá místní příslušnost: Řízení koná soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán.